My jsme měli různé naděje.

Já jsem s tou slovenskou primářkou mluvil.

Ale to není nikde napsáno, že je to skutečně lék, který funguje. Nicméně se snažíme všechny tyto věci sledovat, abychom je získali.

Děkuji za pochopení. Já vám děkuji. Ještě než otevřu rozpravu, tak bych chtěl zopakovat: rozprava se koná pouze jedna, nelze uplatňovat faktické poznámky, v rozpravě může poslanec vystoupit pouze dvakrát, Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut, případné omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Vystoupení přednostních práv dotčeno není, doprovodná usnesení vyloučena nejsou. S procedurálním návrhem pan poslanec Králíček.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Mám zde několik přednostních práv. V tom případě první přednostní právo, pan místopředseda Okamura. Připraví se pan místopředseda Pikal.

Vážené dámy a pánové, hned na úvod řeknu, že hnutí SPD stejně jako minule nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Vládní opatření nefungují. Je třeba opět zapojit občany jako partnery k řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví. Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Evropská unie škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů.

Okamžitě je nutné na základě zkušeností z praxe zahájit léčbu nákazy funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. A je nutné podpořit vlastní kapacity pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků, abychom nebyli závislí na zahraničí.

Je potřeba otevřít školy pro výuku za dodržení jasných preventivních opatření s využitím možností dobrovolného samotestování.

A je také potřeba například stanovit přísná preventivní pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky.